Já předpokládám, že pak ministr životního prostředí přijde s dalším prováděcím právním předpisem, vyhláškou, kde budou ještě další věci detailně zpracovány, ať už jde o Modernizační fond, a právě o tom mechanismu, jakým způsobem finanční prostředky do regionů, které jsou postiženy těžbou uhlí, jakým způsobem se do těch regionů budou vracet. Přesto bych vás všechny chtěla požádat o podporu pozměňovacího návrhu F1 a F2.

Děkuji vám. Pokud se nikdo nehlásí z místa, rozpravu končím.

Nyní závěrečné slovo ministra životního prostředí Richarda Brabce. Máte slovo, pane ministře.

Poslední poznámka ještě k paní kolegyni Balcarové. Ujišťuji, že ten systém, jak je nastaven, znamená, že bude dostatek prostředků na Novou zelenou úsporám, Dešťovku a další nezbytné programy, které půjdou ke zlepšení životního prostředí a boji s klimatickou změnou. Já bych vás chtěl moc poprosit, abyste podpořili pozměňovací návrhy, které jsou opravdu výslednicí křehké rovnováhy mezi všemi subjekty, a to budou návrhy, ke kterým bude dávat Ministerstvo životního prostředí kladné stanovisko.

Pane zpravodaji, prosím, seznamte nás s procedurou hlasování. Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážený pane ministře, vážené kolegyně, kolegové, vzhledem k tomu, že ve druhém čtení nebyl podán návrh na zamítnutí návrhu zákona, nebyl nyní podán ani návrh na opakování druhého čtení a nebyly nyní v rozpravě předneseny žádné návrhy legislativně technických úprav, navrhuji podle usnesení garančního hospodářského výboru následující proceduru hlasování.

Pokud budou přijaty, jsou nehlasovatelné pozměňující návrhy A2 paní Balcarové a D pana Zahradníka.

Budeme hlasovat pozměňující návrh A1 paní Balcarové, pokud bude přijat, je nehlasovatelný pozměňující návrh E pana Čižinského. Pokud nebude přijat pozměňující návrh A1, budeme hlasovat pozměňovací návrh E.

Pokud nebude přijat pozměňovací návrh B3, budeme hlasovat pozměňovací návrh A3. Pokud bude přijat pozměňovací návrh A3, je nehlasovatelný pozměňovací návrh B1. Pokud nebude přijat pozměňovací návrh A3, budeme hlasovat pozměňovací návrh B1. Pozměňovací návrhy G1 a G2 pana Munzara jedním hlasováním. Děkuji. Není tomu tak.

Kdo je proti?